A připraví se paní poslankyně Pastuchová. Kolegyně a kolegové, já vám tady tedy ty story, jistě zajímavé, jak dobré projekty udělal třeba Olomoucký kraj z hlediska rozvoje kapacit pro seniory nebo jak jsme v Olomouci plánovali v rámci komunitního plánování sociálních služeb sociální služby, tak já vám je tedy říkat nebudu.

My tady jako poslanci orgánu, který má jakousi autonomii a je nadán jakousi pravomocí, vedeme volnou debatu, co kdo si myslí o sociálních službách. Jestli si myslíte, že to je v něčem užitečné, když ta řada za námi je úplně prázdná, já si tedy myslím, že to v ničem užitečné není. A nebudu kvůli kolegům, kteří jsou dlouhodobě přihlášeni, navrhovat přerušení toho jednání. Ale jestli my sami necítíme vnitřně, že takhle se o ničem jednat nedá, pak nemůžeme očekávat ani od vlády, že tady bude někdo sedět. Je to její vina, ale my si tu autoritu musíme vynutit tím, že budeme trvat na tom, aby tady někdo byl. Děkuji.

Nepadl žádný návrh, který by byl pozitivně hlasovatelný, budeme tedy pokračovat ve faktických poznámkách. Paní kolegyně Pastuchová, potom paní kolegyně Hnyková, Sklenák, Chalupa, Zavadil a Semelová.

Přidal na sociální služby. Takže ono vládanevláda, já si myslím, že teď se přidává a schvaluje takových věcí, že kdyby paní ministryně chtěla, tak i tohle posune dopředu za ty tři roky. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych vás velmi, velmi poprosila za všechny pracovníky v sociálních službách, abychom se vrátili k meritu věci. Já vás chápu, že se tady k tomu chcete vyjádřit, že ta problematika je v sociálních službách velmi široká. Všechno to chápu, ale prosím vás, dneska v tomto bodě jde o platy zaměstnanců v sociálních službách. Byla bych velmi ráda, máme jedinečnou příležitost tuto situaci změnit.

Moc vás o to prosím. Děkuji.

Tak těch 70 minut, které projednáváme tento bod, mě utvrdilo v tom, že jsem se rozhodl správně, když jsem včera nehlasoval pro zařazení tohoto bodu. Protože to skutečně nemá žádný význam. Já si myslím, že tato problematika a podobné záležitosti patří na jednání orgánů Sněmovny, kterými jsou výbory. A pakliže většina nazná, že by bylo dobré, aby k dané věci přijala usnesení celá Sněmovna, tak by mělo být předloženo usnesení a Sněmovna by se měla vyjádřit, jestli s tím souhlasí, či nikoliv. Tady ty diskuse, které zde vedeme, skutečně podle mě nemají smysl. A musím zareagovat na opakované výhrady, jestli tady paní ministryně je, nebo není. Ono je to tak, že paní ministryně má taky jiný program než sedět v těchto lavicích, takže do práce nechodí jen do Poslanecké sněmovny. Ona dnes celý den má jiný program. A když se Sněmovna rozhodla, že zařadí tento bod, tak ten program přeorganizovala, aby alespoň na část toho bodu, na půl hodiny, zde mohla být a říct své stanovisko. To udělala a pak musela za dalšími pracovními povinnostmi.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji ještě jednou za slovo. Já se zabývám obranou a bezpečností, většinou. A rozhodně se těmto věcem tedy budu věnovat daleko intenzivněji.

Hlavně důležité je, abychom se o ty nemohoucí a staré dokázali postarat.

Takže to je dohromady 40 tisíc za jednoho. Na to v této zemi má velmi málo lidí! Takto se o staré lidi nepostaráme. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Tahle čísla si můžete prověřit.